Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navážu na slova pana ministra Dienstbiera. Jestliže uklízíme, můžeme uklidit hned. Nemusíme čekat, až se bude řešit návrh na zneužívání doplatku na bydlení vládním návrhem. Nic nebrání tomu, abychom zákon opravili ve druhém čtení, a protože Sněmovna bude jednat ve druhé polovině července, můžeme tento zákon projednat. Navrhuji tedy zkrácení lhůty pro projednání tohoto zákona o 30 dnů.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi i za jeho procedurální návrh, který padl v rozpravě. Jiný návrh nemám. Ptám se, kdo další do rozpravy, protože jinou přihlášku nemám. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí. Ptám se, jestli je požadavek na závěrečné slovo, pane senátore, za navrhovatele. Prosím.

Já už opravdu nebudu dlouho zdržovat. Jenom chci zopakovat, že nezazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, ale že zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Ano, děkuji. Budeme se proto zabývat pouze návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Ptám se, kdo má jiný návrh na přikázání. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 44, které jsem zahájil. Kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku?

Děkuji vám. Z přítomných 156 pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů v hlasování pořadové číslo 45, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 45. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a lhůta k projednání zůstala podle jednacího řádu 60 dnů. Děkuji panu senátorovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 47. Zkusím mít ještě jednu ambici, a to... Pan kolega Sklenák se hlásí předtím. Myslím si vzhledem k času, který nám zbývá do konce dnešního jednacího dne, že by nebylo příliš efektivní zahajovat další bod, a proto si dovoluji požádat o přestávku na jednání klubu v délce 10 minut. Ano, děkuji. Takže to ukončil pan předseda klubu sociální demokracie. Návrhem, který je obdobný § 56 odst. 9 jednacího řádu. Děkuji vám, přeji hezký večer a zítra ráno pokračujeme v 9 hodin odpověďmi na písemné interpelace, které byly odmítnuty poslanci vůči jednotlivým ministrům, a v 11 hodin pevně zařazenými body.